Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi úvodem říct, že každou podporu rodiny v hnutí Úsvit vítáme a budeme hlasovat pro tento návrh. K zákonu je ovšem třeba říci zásadní ale. V tomto smyslu jsme připravili pozměňující návrh, který nyní vložíme k hlasování. Naše republika vymírá a vládní návrh, který dává porodné pouze na druhé dítě, nic neřeší. Je to jenom plácnutí do vody, protože podle analýz Sociologického ústavu Akademie věc se v České republice musí rodit více než dvě děti na ženu, konkrétně 2,14 dítěte, jinak vymírání naší republiky nezastavíme. Proto znovu opakuji, tento vládní návrh, pakliže je to návrh, a v podstatě žádný jiný návrh na podporu rodin s dětmi jsme zatím neslyšeli a upřímně ani žádnou vládní koncepci na podporu mladých rodin s dětmi, tak je to skutečně velmi slabé kafe a je třeba si to říci na rovinu. Proto my v Úsvitu chceme, aby porodné dostávali rodiče také na třetí, čtvrté či jakékoliv další dítě, ale pouze za podmínky, a v tomto smyslu bude náš pozměňující návrh, že mají řádnou pracovní minulost minimálně pět let a čistý trestní rejstřík, přičemž do těchto pěti let by se započítávalo i vysokoškolské studium. Porodné na první a druhé dítě ponecháváme tak, jak předložila vláda.

Mimochodem, již v červnu jsem z tohoto místa vyzýval vládu, ať předloží jasnou strategii na podporu rodin s dětmi, ale na stole nic nemáme.

Ano, bylo to řečeno tady paní ministryní. Cílem státní politiky nesmí být podpora jakýchkoliv rodin, ať už to zní třeba nekorektně. Stát v zájmu všech občanů této země musí cíleně podporovat rodiny s dětmi, ovšem rodiny, které jsou přínosem společnosti, to znamená ty, kde rodiče řádně pracují a zároveň nepáchají trestnou činnost. To znamená ty rodiny, které dávají naději, že i jejich děti budou pro naši zemi přínosem. A v tomto smyslu je náš pozměňující návrh.

Jak jsem říkal, jelikož náš národ bohužel vymírá. V prvé řadě by stát tedy měl podpořit každé narozené dítě, protože statistika je neúprosná. Nejenže vymíráme, ale také jako společnost stárneme, tedy ubývá těch, co budou průběžně vydělávat nejen na důchody, ale na celý sociální systém. A řešením není rozhodně imigrace, jak už jsem slyšel z mnoha úst, i z úst politiků. Nemá proto logiku trestat řádně pracující slušnou rodinu za to, že si pořídí třetí, čtvrté nebo páté dítě, tím, že jim za to nedáme porodné nebo jiné sociální dávky. Naše vlády a naši politici tím, že nepodporují více než dvě děti, skrytě vyjadřují to, co nahlas popírají. Bojí se zneužívání porodného sociálně slabými nepřizpůsobivými rodinami.

Pojďme být systémoví a nastavme pravidla tak, jak je společnost potřebuje. Podpořme každé dítě, každou rodinu, ovšem jen v případě, že daná rodina dává naději na slušnou výchovu. Porodné ať je bonus těm, kdo řádně pracují, kdo žijí slušně, kdo řádně vychovávají své děti.

A naopak, bezesporu není cílem státu, a rozhodně ne hnutí Úsvit, motivovat k porodnosti ty, kteří dlouhodobě nepracují a zároveň nemají čistý trestní rejstřík. Není přece fér jen proto, že některé neslušné rodiny mají obvykle hodně dětí, trestat i ty slušné, co chtějí mít také hodně dětí. Vždyť ty děti potřebujeme a chceme. Porodné musí být motivační. Musí být signálem státu, který tím říká: